Děkuji za slovo, vážený pane ministře. Já se na vás obracím ve stejné věci, jako jsem se obracela dnes na pana ministra školství. Z bezpečnostní komunity se k nám dostala informace, že pan Krejčí byl v minulosti pravděpodobně stíhán za bezpečnostní problém na Ministerstvu vnitra, kdy rozvrátil bezpečnost Ministerstva vnitra neoprávněným zásahem a nikým neschválenými penetračními testy bez jakéhokoliv oprávnění.

Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo pan ministr. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající, nejsem schopen komentovat záležitosti, které se týkají Ministerstva školství. Já jsem naopak měl informace, že pan ředitel mnoho procesů, které tam, řekněme, byly minimálně podivné, pozastavil a naopak racionalizoval některé záležitosti, ale to znovu říkám, není moje kompetence. Co se týká vašeho dotazu, ano, jako Ministerstvo vnitra jsme se samozřejmě zabývali a zabýváme a stále dbáme na bezpečnost našich systémů.

To je oficiální závěr, který mám od Generální inspekce bezpečnostních sborů. Znovu říkám, tento orgán nespadá pod ministra vnitra, logicky, já jsem pouze konzumentem informací. Trestní stíhání jako takové nikdy zahájeno nebylo, bylo pouze prověřování Generální inspekcí.

Také děkuji. Ne, není tomu tak. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Slovo má pan ministr. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, a vaším prostřednictvím, paní předsedající, paní poslankyně, odpověď je jednoduchá.

Nicméně a tady teď mluvím i jako bývalý člen zemědělského výboru moje důvěra v kontrolní orgány Ministerstva zemědělství je absolutní.

V případě, že by jakákoliv další kontrola prokázala kontaminaci, Ministerstvo zdravotnictví a jeho podřízené organizace jsou připraveny odborně spolupracovat a v případě, že by hrozilo jakékoliv riziko ohrožení zdraví, podpořit i případný zákaz a velmi aktivně vystupovat.

Děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda je zájem o doplňující dotaz? Prosím, paní poslankyně.

Pan ministr má zájem o doplňující odpověď, prosím. Rád, děkuji, paní předsedající.

Vy to víte, já to vím.

Kontroly musí probíhat a musíme chránit zdraví našich pacientů.